Přesto se najde řada zastánců stejnopohlavního rodičovství, kteří tvrdí, že děti nepotřebují biologickou matku a otce, a hájí praktiku, při níž se děti rodí již se záměrem vynechat jednoho z rodičů z jejich života. A je to právě ta záměrnost, kterou je třeba zdůraznit. Mluvíme o dospělých osobách, které se promyšleně rozhodnou přivést na svět dítě, které bude stejně promyšleně zbaveno možnosti navázat vztah se svou matkou či otcem nebo je vůbec poznat. Co je tedy důležitější?

Mám z tohoto zákona takový tísnivý pocit, že je určen k tomu, aby si mohly stejnopohlavní páry kupovat děti, protože když si člověk odpoví na otázku, kde ty děti budou brát, dojde jen k tomu, že si je prostě musí někde koupit. A budou rovnou úmyslně vyrábět polosirotky, kteří sice budou v péči dvou lidí, ale pro děti to nejsou ani matka, ani otec, na které mají právo už z Úmluvy o právech dítěte. Jedná se mi o to, že Česká republika z hlediska zákonů je velmi liberální v oblasti asistované reprodukce a anonymního dárcovství. Tudíž jsem přesvědčen o tom, že potom nebude problém zařídit spermie či vajíčko prostřednictvím různých lékařských institucí, to znamená na zakázku, pro stejnopohlavní páry. Tuto novelu občanského zákoníku, tak jak je předložena, jak už jsem řekl v úvodu, nepodpořím.

V případě, že do druhého čtení zákon neprojde, potom rád podpořím jiný návrh, který se bude týkat právě otázek dědění a společného jmění registrovaných partnerů. Zaměřme se prosím ve Sněmovně raději ještě více na prorodinnou politiku. Pokud budeme institut rodiny oslabovat, bude dětí z nefungujících rodin více. Podporujme například dosažitelné hypotéky pro vlastní bydlení pro mladé rodiny, funkční zkrácené úvazky pro matky, případně zvýšení přídavků na děti, výstavbu mateřských školek, jeslí a řadu dalších opatření.

Na tuto konferenci vás všechny srdečně zvu a vítám. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.

Takže buď jsou ti poslanci řádně omluveni, anebo tady mají být.

To je důvod, protože to bylo tímto způsobem řešeno a ve sloučené rozpravě platily obě přihlášky, takže někteří samozřejmě nevystupují.

Děkuji, pane předsedající. Já jen v krátkosti.

A je to úplně zbytečné strašení společnosti, které není podloženo žádnými relevantními studiemi. To, co tady říkal kolega Pour, je zavádějící, zavádějící a zavádějící. Byla bych ráda, abychom se bavili o praktických věcech, které tady řešíme. A jsou to praktické věci, které ztěžují našim občanům život. A ztěžují život našim dětem!

A to jsou přece ty věci, které my chceme řešit komplexně. Takže prosím, nestrašte lidi. Konstatuji, že dále je z místa přihlášen kolega Foldyna, ale nemohu mu dát slovo, protože jsou řádně přihlášeni elektronicky, tak jak jsem řekl, Marek Výborný, Vlastimil Válek a Jan Bartošek.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Mám skutečně faktickou poznámku k tomu, co tady říkal kolega Pour, a to je pozvánka na odborný seminář. Tak jenom na upřesněnou.

Jsou dvě různé akce. Tak to se omlouvám. Jste srdečně zváni.

Nyní faktická poznámka pana poslance Vlastimila Válka a poté kolega Jan Bartošek a přihlášena je paní poslankyně Golasowská. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

A to tady v té debatě trošičku, trošičku místy chybí.

A to není dobré při takto závažné legislativě.